Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, myslím, že těchto pět bodů by mohlo být dobrým základem jednání, abychom se pohnuli z místa, aby už tady skončily ty výmluvy a bezradnost a začali jsme konečně jednat rozumně a rozhodně. Rozumně a rozhodně tak, abychom si s touto situací poradili. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Dnes by ji měl vyvozovat.

Plošná opatření už nikdy nebudou. Co máme my tady všichni? Plošná opatření jsou zavedená. Další. Dnes Slovensko zpřísnilo opatření, jsme mezi rizikovými zeměmi, komplikujeme život tisícům obyvatel, rodinám, pendlerům, firmám, těm, kteří obchodují se Slovenskem a Slovensko je pro nás velmi významný obchodní partner, to snad nemusím připomínat.

Tu samou informaci, kterou on den předtím řekl, následně označil za dezinformaci.

Realita to asi nebude úplně vidět ale datum, o kterém hovořil šest mrtvých.

Opět slova pana premiéra z 11. září.

Proč to všechno? Proč tady teď není? Kdyby nebyly za tři týdny volby, tak by se možná mnohé věci děly úplně jinak.

Konkrétní návrhy řešení.

Tak my si samozřejmě uvědomujeme, že některé se dějí.

Jeden z těch návrhů, který už se děje, je ochrana rizikových skupin.

Vím, že se to děje, ale je to nedostatečné.

Máme tady půlbilionový schodek.

Proč se to řeší až dnes, když se ozývají občanské iniciativy, které nabízejí svoji pomoc? To už mělo dávno fungovat!

Já si nemyslím, že je nutné, abychom teď měli vysoké kvalifikační předpoklady na ty jednotlivé lidi, kteří budou na těchto věcech pracovat. Prostě je to krizová situace a měla by pomoci každá osoba, která může.